A mýtus další: Senát nenavrhuje žádnou změnu oproti současnému stavu.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane senátore, a do rozpravy se hlásí pan poslanec Luzar. Děkuji za slovo.

Co se vlastně děje? Je tady skupina lidí, bohatých lidí, kteří investují a asi mají problémy s těmi, kteří jim ty investice zprostředkovávají. Já jsem neustále přesvědčován, hlavně kolegy z pravice, že to jsou ti lidé úspěšní, to jsou ti inteligentní, to jsou ti lidé, kteří dokázali v této společnosti uspět, protože mají dostatek prostředků a tyto prostředky investují. Přesto jsou schopni naletět podvodníkům, a proto potřebuje mít tento člověk zvýšenou ochranu.